Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Ještě blokujeme pana ministra Tomana, připomínám.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

To nejsou jenom její absurdní návrhy, co se týče dávek na bydlení.

My bychom ten návrh, který tady přednesl pan předseda Jurečka, bezesporu podpořili, protože zase jako zkušený politik vím, že až to přijde z vlády, tak budete mít koaliční shodu, poslanci logicky, dělá to každá koaliční vláda, podporují vládní návrh a tam už příliš prostoru na racionální debatu prostě nebude, zejména s vaší paní ministryní, která není proslulá ochotou ke kompromisu, to si myslím, že si můžeme takhle veřejně říci úplně všichni. Ale zpátky k tomu, proč jsem se vlastně přihlásil. Já vím, že ten bod bude vetován, mně to pan předseda Faltýnek oznámil, já to plně respektuji, nicméně tím se ten problém nevyřeší. Jako takové řekl bych cukrlátko nám bylo přislíbeno, že pan vytížený vicepremiér, ministr všeho, expert na všechno, přijde, řekne nám svůj pohled, možná vydrží, možná odjede, ale minimálně členové hospodářského výboru, členové podvýboru pro dopravu, kteří nejsou vybaveni přednostním právem, a je to naprostá většina těchto kolegyň a kolegů, kteří sedí v odborných orgánech Sněmovny, nebudou mít šanci do té debaty zasáhnout, tak to není úplně vyvážené a úplně férové. Ale já rozumím, kde chybí argumenty, tak pak je obava z té debaty. Tomu docela rozumím. Já přesto navrhnu zařazení nového bodu, který by se jmenoval Situace v resortu dopravy.

Tím motivem nejsou ani podivná vystoupení bývalého ministra, toho skvělého manažera, kterého přivedl do funkce Andrej Babiš.

To není špatný manažerský výkon, v uvozovkách.

To by nám pan ministr, až bude mít své vystoupení, mohl říci, která chytrá hlava to vymyslela, že ministr je na překážkách. Prezident republiky? Premiér? Já fakt nevím. A to jen dokresluje ty zmatky, které tam jsou.

A pokud se pracuje, jestli vůbec mají zadání ti zaměstnanci Ministerstva dopravy.

On bude provádět audity všech nadlimitních, a nejenom nadlimitních, i všech podlimitních zakázek, on vypíše výběrové řízení na všechny náměstky, úplně na všechny, on zkontroluje všech patnáct podřízených organizací Ministerstva dopravy, a jak řekl, toto ministerstvo potřebuje hluboké strukturální změny. Hezký nástup opozičního politika kdyby přišel z opozice. Já bych čekal, když už to myslí vážně, kdyby přišel na ten mikrofon a řekl: Dámy a pánové, dělali jsme to úplně blbě. Celých šest let hnutí ANO ten resort fakt podcenilo. Všichni moji předchůdci zklamali a já teď přicházím dělat pořádek.

Ale tak to prostě není. Takže naší motivací není debatovat o jedné zpackané zakázce. Jen tak mimochodem, já jsem poslouchal pana ministra minulý týden v České televizi, kdy v té debatě vlastně řekl pod tlakem opozičních politiků: Ta zakázka proběhla podle zákonů, jsem si tím jistý. Dobře, pane vicepremiére, beru vás za slovo. Ale váš šéf, váš premiér, podává trestní oznámení. A to už mi hlava nebere. Premiér říká: To je nějaké divné, trestní oznámení, šup.